Omluvu pan poslanec Juříček ruší, jak vidíte, je přítomen. Nyní bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Pan předseda Faltýnek s přednostním právem.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedo.

Já vám děkuji. Jenom pro upřesnění.

Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

S přednostním právem pan předseda Michálek. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji dvě změny programu jednání. Za prvé navrhuji, abychom před ty body, o kterých mluvil pan předseda Faltýnek, zařadili vratku zákona o pedagogických pracovnících, která se věnuje dlouhodobému zvyšování platů učitelů. Myslím si, že přilákat desetitisíce kvalitních učitelů do českého školství je naprosto zásadní úkol pro budoucnost této země, a proto bychom měli tento zákon urychleně projednat a schválit, a ne ho odkládat. Za druhé navrhuji, abychom na program této schůze zařadili, a to na pevný čas, na 18 hodin dnes, návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k řešení pandemie koronaviru COVID19 v České republice. Je to z toho důvodu, že pokud komise nebude zřízena včas, tak se nestihne ani obsadit, zvolit její předseda a nemůže začít fungovat. Takže pokud jde někomu o to, aby zabránil vyšetřování toho, co se tady nepovedlo, aby zabránil tomu, abychom se z toho poučili, tak tento návrh nepodporujte. Naopak pokud vám jde o to, abychom se poučili z toho, co se nepovedlo, připravili se na podzim a neopakovali znovu ty chyby, ke kterým tady došlo, tak vás prosíme o podporu tohoto návrhu. Zásadní pro zřízení té vyšetřovací komise je, že přes jasné vědecké důkazy a opakovaná varování nechala vláda virus řádit tak, že zabil zbytečně přibližně 20 000 lidí, a to v důsledku úmyslného rozvolňování před krajskými volbami a před Vánocemi.

Takže vidíme, že počet obětí v České republice byl dramaticky vyšší, a pokud to přepočteme na autonehody, tak stejný počet lidí, kteří by zemřeli na autonehody, by musel umírat 35 let. Takže tolik o významu toho problému, o kterém se tady bavíme. Všichni víme, že středoškoláci chodili do školy jen přibližně měsíc, a bude to mít dopad nejenom na jejich rodiče, ale bude to mít i dopad na jejich výdělek a také na jejich sociální zabezpečení, protože jim klesne základna pro výpočet sociálního zabezpečení. Takže kvůli špatně nastaveným opatřením děti musely sedět doma, ztratily rok sociálních kontaktů, ale také je vláda svými opatřeními nechala zchudnout, a nechala tím zchudnout celou společnost. Řada těch opatření byla nejenom hloupá, ale řada byla i protizákonná. Víc než 30 opatření bylo zrušeno jako nezákonných Nejvyšším správním soudem.